Zaujal garanční výbor stanoviska k předloženým návrhům, které sdělím při hlasování; III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru; IV. pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji paní zpravodajce. Kdo se chce vyjádřit k proceduře? Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, navážu na paní zpravodajku a ještě jednou upozorním na to, že jsme se dostali tak trošku do pasti jednoduchosti řekněme té vládní předlohy.

Proto je vlastně ta procedura navržena tak, jak bylo předneseno.

Jinými slovy, může být schválen pouze jeden z nich, a jakmile v té proceduře jeden z nich bude schválen, v podstatě tím hlasování končí a jdeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, protože všechno ostatní je nehlasovatelné.

Takže z tohoto důvodu, když jsem poslouchal rozpravu, a nejen dnes, ale i v předchozích čteních, mám pocit, že to, co má největší podporu v této Sněmovně a k čemu tady zaznělo hodně podpůrných vyjádření, je můj pozměňovací návrh, který oceňuje 500 korunami měsíčně ty, kteří vychovali dítě, a protože tak, jak jsem tedy vnímal navrženou proceduru, tento návrh je až na samém chvostu té řady, tak se trošku obávám že byť má podle mého názoru, tedy subjektivního samozřejmě, mohu se plést největší podporu, tak bychom se k hlasování o něm vůbec nemuseli dostat, protože by byl schválen některý z těch předcházejících a tím by se stal nehlasovatelným.

Doufám, že je ten návrh srozumitelný, a děkuji vám za pozornost. Někdo další ke změně procedury?

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Rozumíme si. Dobře, ještě někdo k proceduře?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat v hlasování číslo 4 o návrhu kolegy Sklenáka.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.